A tím nekritizuji naši školu, ta jenom plní pokyny.

Takže to jsou moje body, které se, myslím, dotýkají této země stejně tak jako korupce. Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Dostálová. Dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Já jenom považuji za nutné, protože jsme asi ve shodě, že ten zákon o zadávání veřejných zakázek se bude projednávat v rámci řádné schůze. My jsme reagovali na usnesení Poslanecké sněmovny, že máme co nejrychleji připravit zjednodušení zadávání pro případ rychlého nákupu třeba ochranných pomůcek. Reagovali jsme na usnesení Ústředního krizového štábu, který nám vlastně určil MPO aby odstranil administrativní překážky u jednacího řízení bez uveřejnění. A jenom vám řeknu úplně jednoduchý příklad.

Evropská komise doporučila všem státům, aby po ukončení nouzového stavu použily jednací řízení bez uveřejnění. Evropské státy mají většinou jednací řízení bez uveřejnění v souladu s evropskou směrnicí.

A ta situace tedy bude taková, že pokud se objeví na trhu jediný dodavatel, který bude mít velmi zajímavou cenu, tak ostatní státy budou moci třeba uzavřít smlouvu do hodiny.

Zaknihování akcií před podpisem smlouvy je věc šesti měsíců. Takže my jsme na to reagovali takto rychle proto, abychom nepřipravili Českou republiku o určitou akceschopnost. Děkuji. Pan předseda Bartošek, potom pan předseda Stanjura.

Mně to připadá, že se vracíme tímto krokem, který předložilo hnutí ANO, zpátky do devadesátých let a cestou zatmívání.

Děkuji za slovo. Já v zásadě souhlasím se svým předřečníkem. Paní ministryně si tady postěžovala na to, v jakém stavu máme zákon o zadávání veřejných zakázek. Sedm let má hnutí ANO Ministerstvo pro místní rozvoj ve své gesci. Na sebe! Tak aspoň řekněte: Já jsem to udělala blbě, omlouvám se. Teď vidím, že to, co jsem tady prosadila já či moje předchůdkyně, nebylo dobře. To za prvé. A naprosto souhlasím s tím, že ten zákon se nedá opravit ve Sněmovně.

Kde je nějaká časová lhůta, že je to mimořádné?

On se dozví, že firma mu dala falešný certifikát. Co to je za řešení? A teď to chce zlegalizovat, aby takové jednání vlastně bylo legální.

Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji paní ministryni nebo panu předsedovi Faltýnkovi vaším prostřednictvím, že dnes jste se rozhodli ten zákon tady neprobírat, ale to je málo. Ten zákon by se v Poslanecké sněmovně neměl probírat prostě vůbec, protože ten zákon je špatný. A paní ministryně, s dovolením, vaše argumenty jsou prostě falešné. Pokud vy říkáte, že to potřebujete pro nějaký stav nouze, tak se podívejme na § 73 daného zákona, který navrhujete nebudou se řešit kvalifikační a profesní způsobilosti dané firmy.

Toto bych chtěl zdůraznit všem, kteří se o tento zákon zajímají. Tento zákon by tady už platil stále. A ten zákon prostě odporuje všem protikorupčním tendencím, které tady vláda ANO dlouhodobě slovně podporovala. Ale já říkám, protikorupční opatření se neukážou na billboardech, ale v zákonech.